Děkuji. Ptám se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku. Máte tedy slovo.

Děkuji. Slovo má paní ministryně.

Děkuji. Bude interpelovat ministra dopravy Dana Ťoka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Novela zákona nově upravuje stanovení počtu stanic technických kontrol vozidel na rozdíl od současného platného znění zákona, kdy stanovení počtu STK bylo v pravomoci Ministerstva dopravy prostřednictvím prováděcí vyhlášky.

Konkrétně se jedná o přílohu č. 19. Tato novela vyhlášky úmyslně a v rozporu s novelou zákona snižuje kapacity stávajících stanic technických kontrol, čímž dojde k navýšení potřebného počtu stanic technických prohlídek zhruba o 50 %.

Nyní dotazy.

A třetí. Děkuji za vaše odpovědi. Děkuji vám, pane poslanče.

Vyhláška, o které se bavíme, což je novela vyhlášky 302/2001, nedělá nic jiného, než jenom zpřesňuje to, co ten zákon neudělal. To znamená, že ten vzorec platí, my ho nepřepisujeme, neměníme.

Takže jsem přesvědčen, že k ničemu takovému, že bychom vydávali vyhlášku, jež neguje zákon, nedochází.

A třetí věc.

Takže jsem přesvědčen, že to, co udělalo ministerstvo, je to, co byla jeho povinnost. Novelizace té vyhlášky je v podstatě zakotvena v zákoně, takže ona musí být vydána a novelizována v současné platnosti toho zákona. Tady to bude s nějakým měsíčním odstupem. Jsem přesvědčen, že jsme udělali všechno, co ministerstvo udělat mohlo, a není to nic z toho, co jste naznačoval, že bychom ať už chtěně, nebo nechtěně práci poslanců měnili vyhláškou. Děkuji, pane ministře. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo a děkuji za odpovědi, pane ministře. Ale omlouvám se, moje hlava to nebere.

Nemohu pochopit, proč dochází k účelovému snížení kapacity STK, a tím k navýšení jejich počtu o 157. To přece nemůže být vaším cílem, pane ministře. Děkuji.